Poštovani predsjedniče sabora, poštovane kolegice i kolege ja prvo pozivam ovim putem oporbu neka ne sudjeluje u ovom igrokazu, neka vidimo svi zajedno ima li Andrej Plenković… dakle želim stanku na teme ovo zakona da se Hrvatski suverenisti dodatno konzultiraju o ovom zakonu, to je jasno da to tražim.

Da vidimo kako će manjinci zapravo odraditi ovaj posao i je li pao nekakav trgovački dogovor između gospodina Plenkovića i kolege Pupovca i ostalih manjinaca. Dakle, ovu koaliciju sam nazvao mnogo puta i nazivat ću ju je uvijek hrvatsko-srpskom trgovačkom koalicijom jer to ona jeste.

Nastavite kolega Zekanović, davat ću opomene ako ćete ubacivati se. Izvolite. Hvala predsjedniče sabora što ste stali u moju obranu od kolege Stazića. Dakle, koliko je ova tema osjetljiva i koliko istina dira neke najbolje se vidi o tome da je na mene osobno i na moju obitelj, na moju obiteljsku kuću upravo zbog ovog razloga sviđalo se to vama gospođo Pusić i gospodine Stazić ili ne znači dogodio napad. Dakle, jedan nečuveni napad, međutim nisam čuo od nikoga u ovom saboru od niti jedne kolegice i kolege nažalost da je stao u obrani svog kolege zastupnika, dakle nisam čuo, za one koji su to rekli, evo ja, ja se unaprijed ispričavam. Dakle, uskoro će uslijedit trenutak istine, uskoro ćemo vidjeti ima li Vlada Andreja Plenkovića većinu odnosno hoće li gospodin Milorad Pupovac sa svojim društvancem dati podršku ovom zakonu kroz glasovanje protiv ili kroz glasovanje za. A vas pozivam da im ne dajemo podršku, da ne dajemo podršku ovom igrokazu. Kolega Zekanović odobrit ću stanku uz samo jedan ispravak da sam osobno kao predsjednik sabora osudio napad na vašu kuću. To ste vjerojatno znali, vidjeli, ali ne znam zašto to prešućujete. Izvolite kolega Petrov. Poštovani predsjedavajući tražim stanku zbog konzultacija Kluba MOST-a vezano za ovaj zakon koji ste stavili na glasovanje. Moram istaknuti da će ovim popisom stanovništva pokazati se goleme posljedice loših politika vlada zadnjih godina, pokazat će se ogromno iseljavanje stanovništva, a ipak to određeni političari sada koriste za skupljanje svojih političkih bodova pa opet možemo svjedočiti prešetavanju preko Markova trga od sabora do Vlade i nazad. I sada određeni političari traže zbog tih svojih bodova na popisu stanovništva ovoga prijedloga zakona određena prava za te svoje manjine u Hrvatskoj koji ih usput rečeno nema u njihovim matičnim zemljama. I ne samo da oni traže amandmane oni najavljuju dogovorene podzakonske akte koje ćete im vi omogućiti. Oni traže nekoliko stvari, oni traže da postoji jasan kad se popisuje određeni područja tamo gdje obitavaju manjine da tamo bude i tih, popisivači tih nacionalnosti, traže više od jednog materinjeg jezika. Narodna skupština Republike Srbije donijela je zakon u kojem nema tih prava, nema tih prava, a …/nerazumljivo/… onda trebate u tome slijediti načelo reprociteta. I kolega Pupovac, kolega Radin ako ne vjerujete Vladi čiji ste vi partneri onda vas molim onda vi lijepo dostavite svoj popis stanovništva, dostavite svoj popis stanovništva, da ga oni ugrade. I ono što ću vam još reći, kolega Pupovac, da vam je stalo do svoje srpske manjine u RH, onda biste kolega Pupovac u Srbiji da tamo Hrvati druge manjine uživaju prava.

Kolega Petrov, dobivate opomenu jer potpuno me ignorirate. Samo malo vas molim, kolegice i kolege. Imamo nekoliko povreda Poslovnika, imamo još nekoliko zahtjeva za stanku. Molim vas da bez obzira na razlike da dozvoljavate drugim kolegama da govore. Ovo što činite nije korektno. Izvolite kolega Bulj. Predsjedniče, kolegice i kolege, kolega Radin je prekršio Poslovnik iz klupe vrijeđajući bez odobrenja bilo koga Božu Petrova jer je svjestan, povrijedio je Poslovnik čl. 238., čl. 238 jer je vrijeđao, samo 238. ste vrijeđali bez, non-stop bez odobrenja predsjednika, bez davanja riječi, prema tome, vi ste

Kolega Bulj, dobivate opomenu, molim vas da sjednete. Molim vas da sjednete. Izvolite kolega Grmoja. Poštovani predsjedniče, ja vas molim da zaštite dignitet ovog Visokog doma. Dakle, kolegice Pusić, ja nikad na bilo koju vašu izjavu u HS-u nisam reagirao iz klupe na neprimjeren način na koji to vi činite. Dali ste upravo i to sam vas čuo na svoje uši odobrenje za uvrede, rekli ste, kada je kolega Bulj upozorio da je kolega Radin bez odobrenja govorio, nitko u ovom Saboru ne bez odobrenja govoriti

Kolegice Pusić, samo malo, kolegice Pusić, dobivate opomenu. Sjednite kolega Grmoja, čuli smo. Ja vas molim da, kolegice i kolege da prestanete dobacivati iz klupa jer ne možemo raditi.

Sabora, tj. Poslovnika koji kaže sljedeće, nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što zatraži i dobije riječ od predsjedatelja. Potom čl. 231. kaže da predsjedatelj daje zastupnicima riječ kako su se oni javljali za riječ.

Sada je na redu kolega Pupovac, izvolite. imali zahtjev za stanku kolege Zekanovića. Kolega Bauk, izvolite. Ne, pardon, kolega Bačić je prije. Zahvaljujem g. predsjedniče. U ime Kluba zastupnika HDZ-a tražim stanku 10 minuta kako bi se još jednom na klubu konzultirali o ovom sjajnom zakonu. Mi u Klubu zastupnika HDZ-a od prvog dana govorimo da je ovaj zakon u skladu sa ranijim popisima provedenim u RH i 91. i 2001. i 2011. g. i da ga mijenjamo kako bi omogućili svakom hrvatskom građaninu koji je u sustavu e-Građanin da može se popisivati u popis stanovništva kao najvažniju stratešku evidenciju u Hrvatskoj bez da mu kod kuće dolazi popisivač i provodi popis stanovništva. Prema tome, na nikakav način se ovim zakonom ničija prava u RH ne smanjuju niti povećavaju u odnosu na ranije zakone kojima je u RH proveden popis stanovništva. Prema tome, svaka objeda koja dolazi iz kluba oporbenih stranaka je neutemeljena, neprimjerena i jedino što ima namjeru pokušati posvaditi vladajuću većinu, što nažalost neće uspjeti. Čovjeku kojemu su puna usta optuživanja nekoga da postupa i vodi se isključivo trgovačkim sitnim namjerama, ustvari prikriva svoj vlastiti karakter. Vi to iz dana u dan ponavljate.

Stanka će biti odobrena. Imamo dvije povrede Poslovnika. Ovako sad, ovo se sad pretvara u nešto što je klasična zlouporaba Poslovnika Sabora da se javljate za povrede Poslovnika temeljem onoga što govori jedan od zastupnika, vjerojatno pokušavajući replicirati. Kolega Grmoja izvolite. Ja, poštovani predsjedniče moram reagirati jer je kolega Bačić povrijedio uistinu čl. 238. Optužio je zastupnike za objede sve što smo rekli, iza toga stojimo. Pa niste mi dopustili da obrazložim povredu poslovnika.

Izvolite sjesti, dobivate opomenu jer ste zloupotrijebili Poslovnik. Kolega Petrov, izvolite. Pa i pod cijenu da mi date opomenu ja isto tako moram istaknuti da je povrijeđen čl. 238. na temelju objeda koje je iznio član vaše vladajuće većine, ali ja se nadam da će vam kolega Furio Radin vama kolega Bačiću oprostit jer ste ga nazvali lašcem zato što je kolega Radin jučer rekao da vam je vaš premijer predložio njemu podzakonske akte u kojima omogućuje da će oni dobiti … manjina. Da, dobili ste opomenu jer me niste slušali kada ste govorili 20 sekundi duže od vremena. Kolega Pernar, izvolite. Uvaženi predsjedavajući. Kolega Bačić je povrijedio čl. 238. Poslovnika jer je svojim upadicama ili na drugi način kao što predviđa Poslovnik ometao drugog zastupnika u izlaganju. Ja vas pozivam da izrečete opomenu jer u suprotnom će se ovo, mislim ovo već je cirkus i lakrdija, ali onda će svima biti jasno da vi selektivno primjenjujete Poslovnik jer ste Petrovu dali opomenu, a Bačiću ne, a prekršio je Poslovnik. Kolega Radin izvolite, povreda Poslovnika.

Kolega Glasnović ne možete dobiti repliku, to ne postoji po Poslovniku.

Izvolite kolega Bauk. Samo malo još se javlja sada, neću više davati povrede poslovnika jer ovo je sada cirkus. Izvolite još kolega Zekanović, izvolite. Nema više.

Izvolite sjesti. Kolega Bauk izvolite, još jedna stanka? Zahvaljujem kolegice i kolege i zahvaljujem gospodine predsjedniče. Ja u ime kluba SDP-a ne tražim stanku. Želim reći dvije rečenice bez da dobijem opomenu zbog povrede Poslovnika. Prva rečenica je da osuđujem sve one istupe koje smo imali prilike čuti, a koji su bili vrijeđanje ili omalovažavanje na nacionalnoj osnovi, a drugo, gospodine predsjedniče želim samo od vas jedno objašnjenje. Prošli put smo prekinuli glasanje o ovom zakonu, vi ste rekli da se klub manjina treba konzultirati, kako ste nas tada obavijestili molim vas da nas sada obavijestite što se promijenilo kako bi mogli vidjeti što se promijenilo i zašto je sada na glasanju i onda ćemo u tom smislu vidjeti kako dalj. Ova rasprava koju smo sada imali nije dobra ni ohrabrujuća. Dakle mislim da je uredu da parlamentarna većina nas obavijesti o svom stavu kako su razriješili svoje prijepore, mi ne želimo biti arbitar između kluba HDZ-a i kluba manjina, niti između Vlade i manjina, niti između unutar opozicije. Prema tome, zbog transparentnosti recite što se promijenilo, mi ćemo se na osnovu toga postaviti, a ovaj nacionalistički folklor nije potreban u ovoj dvorani. Zahvaljujem. Kolega Bauk odobrit ću vam stanku, a niste tražili stanku, onda dobro onda ste me malo zbunili. Ja sam mislio da ste tražili stanku. Onda ste zloupotrijebili poslovnik pa ću vam morati dati opomenu. Kolega Pernar trebate stanku ili što?